Pan navrhovatel? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Kdo je proti? Tento pozměňovací návrh byl přijat. Můžeme přikročit k dalšímu pozměňovacímu návrhu. Následně budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A2 pana poslance Raise. Jedná se o doplnění původní novely, že předškolní vzdělávání se organizuje pro děti od 3 do 6 let s možností organizovat to už od 2 let.

Stanovisko prosím? Navrhovatel? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl přijat. Další pozměňovací návrh A3.

Garanční výbor doporučuje zamítnout. Pan navrhovatel? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Následuje pozměňovací návrh B1 pana poslance Vondráka, který posunuje přechodné ustanovení v oblasti reformy financování regionálního školství o jeden rok. Garanční výbor doporučuje schválit. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko garančního výboru výbor doporučuje zamítnout. Pan navrhovatel? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Pan navrhovatel? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Stanovisko garančního výboru výbor doporučuje zamítnout. Pan navrhovatel? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Také tento pozměňovací návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Přistoupíme k dalšímu pozměňovacímu návrhu.

Stanovisko garančního výboru výbor doporučuje zamítnout. Pan navrhovatel? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat. Vzhledem k tomu, že bod G budeme hlasovat až po zákonu jako celku, následuje schválení možnosti legislativně technických úprav, které případně vyplynou z přijatých pozměňovacích návrhů. A jsou takové legislativně technické úpravy, abychom je mohli hlasovat? Já jsem je nezaznamenal, ale možná takové budou. Ano, prý jsou. Ale bude všem poslankyním a poslancům jasné, o čem budeme hlasovat, pokud budeme hlasovat v této obecné rovině?

Jedná se o formální úpravy, nikoliv o věcné. S přednostním právem pan předseda Stanjura.

To tedy fakt ne!